Poslanecká sněmovna

Ani tato událost není doposud vysvětlena;

a tady je ta změna do 60 dnů od dnešního dne předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a informoval o průběhu vyšetřování, změnách a postupu v případě otrávené Bečvy, IV. vyzývá ministra životního prostředí k vypracování a projednání závazného předpisu sloužícího k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů, dále jasné závazné postupy upravující postup šetření a předávání informací mezi všemi zúčastněnými včetně vedení evidence všech úkonů tak, aby mohl být zpětně celý postup vyhodnocen, a tento závazný předpis předložit do dvou měsíců Poslanecké sněmovně.

Děkuji.

Má někdo nějaký jiný návrh, protinávrh proti návrhu zpravodaje? V tom případě můžeme přistoupit k hlasování. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Hlasujeme o návrhu v podobě, ve které ho teď přednesl pan zpravodaj Ondřej Benešík. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti? V hlasování číslo 99 přihlášeno 81 poslanců, pro 44, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu, děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. K hlasování mohu dát slovo. Prosím, máte slovo.

Ano, rozumím, pro stenozáznam, nezpochybňujete hlasování. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím zneužít svého práva vystoupit s přednostním právem k této věci. Očekával jsem také rozpravu, která k tomuto bodu, který byl zařazen, mohla následovat. Ale situace se vyvíjí.

Ale odsouhlasili jste si toto usnesení, aniž byste si ho pořádně prostudovali, spolehli jste se na předkladatele, který vám je přečetl.

Je to v běhu a já si nečiním pravomoci k tomu, abych jako zákonodárce zasahoval do věcí v běhu a narušoval tady tímto možnost správného vyšetření této záležitosti. Ne že bychom nepovažovali situaci na řece Bečvě za závažnou, protože když se takovýto únik stane jednou, je to nehoda, když se stane dvakrát, může to být náhoda, ale třikrát, to už opravdu není normální, použijili tento lidový výraz. Proto tady očekávám nějaké zásadní změny v rámci krizového řízení kraje, Zlínského kraje, pod který to spadá, úpravu krizových plánů a řešení těchto okolností, aby se neopakovaly tyto záležitosti. Děkuji. Rozprava by mohla být otevřena pouze v případě, že by vystoupil člen vlády před závěrečným hlasováním. Protože tomu tak nebylo, tak jsme rozpravu neotevřeli. Teď se mohou hlásit jenom ti, kteří disponují přednostním právem. Je přihlášen místopředseda vlády, ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.